A stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. A nyní bych navrhoval, abychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko doporučující. Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.